Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni a ani nejsou omluveni, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní vás chci seznámit s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Nejprve navrhujeme zařadit do schváleného pořadu schůze nový bod a zařadit jej pevně na dnes, to jest úterý 26. 1., jako první bod.

Já vás všechny poprosím o klid v sále. Pane poslanče, máte slovo. Ještě jednou prosím o klid. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl především omluvit za to, že jsem o víkendu porušil vládní opatření. Myslím si, že je namístě, abych přijal trest za to, že jsem tak učinil. Nicméně jsem vám to chtěl oznámit osobně především proto, že bych vám chtěl tady na místě poděkovat za to, že důvod, proč jsem šel do Poslanecké sněmovny, byl, abychom podpořili sport v České republice, a díky této Sněmovně a projednávání této Sněmovny vznikla instituce pro sport, která tady doposud nebyla.

I to mě zavazuje k tomu, abych dnes učinil to rozhodnutí a vyvodil důsledky ze svého chování, které jsem o víkendu v podstatě porušil, a tímto rezignuji na svůj post poslaneckého mandátu. Přeji všem, aby ve zdraví dokončili tento mandát. Velmi mě to mrzí. Omlouvám se a udělám maximum pro to, abych mohl dokončit svou misi, co se týká sportu. Jsem jenom člověk, udělal jsem chybu.

Děkuji panu poslanci. A nyní přistoupíme k jednotlivým návrhům. Nejprve s přednostním právem pan místopředseda Petr Fiala. S náhradní kartou č. 15 hlasuje pan poslanec Radim Fiala. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, já chci požádat Poslaneckou sněmovnu o zařazení nového bodu a poté taky o pevné zařazení tohoto bodu. Ten bod se jmenuje Usnesení Poslanecké sněmovny k případu Alexeje Navalného a myslím, že bychom ho mohli projednat velmi rychle a velmi stručně.